Proto navrhujeme, aby byl příplatek za výkon práce třídního učitele navýšen, a to poměrně razantně a skokově, protože třídní učitelé si to zaslouží, a to na 2 500 až 3 500 korun měsíčně, tak jako tomu je u specializovaných činností. Ano, opět to nedosahuje ani té hodinové platové výše platu učitelů. Zavedení a zvýšení příplatku za výkon práce třídního učitele také Poslanecká sněmovna již v minulosti odhlasovala ve třetím čtení ve stejné novele zákona o pedagogických pracovnících.

V kapitole Vzdělávání, věda a výzkum se uvádí, cituji, kdo jste to ještě nečetli, toto: Resort školství je pro nás prioritou, protože bez kvalitního školství nemá národ budoucnost. Investice do našich dětí jsou investicí do naší budoucnosti. Kvalitní školství chápeme jako školství otevřené, dostupné a profesionální.

Zlepšíme podporu učitelů tak, aby se mohli plně soustředit na výuku. Vážené kolegyně, vážení kolegové, náš návrh nemíří nikam jinam než ocenit práci, která dnes je hluboce podhodnocena, pokud jde o finanční odměny. Víme, že to je zásah do státního rozpočtu. Nicméně v kontextu toho, čeho jsme svědky, kdy premiér Andrej Babiš slibuje na různé investiční i neinvestiční akce, tak věřím, že nalézt cca 2,1 miliardy protože tak jak nám bylo vyčteno ve stanovisku Ministerstva financí, že nepracujeme s reálnými čísly, tak samozřejmě statistiky existují. Ministerstvo školství je má.

Věřím, že návrh, který má neutrální, tedy řekněme vlastně kladné stanovisko vlády, podpoříte. Děkuji navrhovateli. Omlouvá se nám z jednání od 17 hodin do konce z rodinných důvodů pan poslanec Vyzula a omlouvá se nám paní poslankyně Jana Levová z pracovních důvodů do konce jednání.

Výše tohoto příplatku se od jeho zavedení v roce 2004 dlouhá léta nenavyšovala, přestože tarifní část platů i průměrné platy pedagogů výrazně rostly.

To jsou ty specializované činnosti. V současnosti není součástí zákoníku práce.

Tohle všechno je hrozně krásné.

Doporučuji tedy nesouhlasit s tímto a zamítnout to, protože víte, že vlastně v programovém prohlášení vlády je, že během čtyř let zvýší mzdy učitelům na 150 %.

Systém hodnocení a oceňování prací ve veřejných službách a správě je vymezen hledisky pro odměňování, která vyplývají z § 109 odst. 4 zákoníku práce. Tato hlediska a podmínky jejich posuzování, které jsou uvedeny v § 110 zákoníku práce, vytváří jednotný systém hodnocení a oceňování prací včetně ocenění případných ztěžujících vlivů vyplývajících ze zvláštních režimů práce, vnějších vlivů prostředí, ve kterém jsou práce konány, například z charakteru některých konkrétních prací.